Nedostalo se na to a my bychom chtěli avizovat, že bychom znovu ten návrh chtěli i u této transpozice předložit.

Zároveň bychom byli rádi i za podporu, protože se to dotýká především právě malých živnostníků. Velmi to vítám a byli bychom opravdu rádi z vaší strany za podporu tohoto návrhu, který hnutí ANO bude předkládat. Děkuji a nyní poprosím pana poslance Jáče. Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale to se může ukázat potom v průběhu času.